A výbor rovněž uložil mně jako předsedkyni výboru, abych předložila toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Milé kolegyně, kolegové, nebojte se. Tím, že jsem vás takto zdlouhavě seznámila vlastně s návrhem usnesení, tak v podrobné rozpravě nebudu muset toto usnesení znovu opakovat, ale pouze se na něj odkážu.

A předpokládá se, že by i k tomu vláda měla zaujmout jiné stanovisko.

Proto jsme si s panem ministrem obrany volali, jestli i nadále platí ten příslib, který jsme měli i ze strany Ministerstva zahraničních věcí, že se nijak tyto změny jednak nedotknou našeho mandátu a jednak nedotknou ani případného zrušení nebo snižování počtu našich diplomatů, kteří působí v afghánském Kábulu. Tady vlastně to je ten důvod, proč bychom tady chtěli mít pana ministra zahraničních věcí Petříčka, protože když jsme tento bod projednávali na výboru pro obranu, tak tam zástupci Ministerstva zahraničních věcí říkali, že něco takového v plánu nemají. Já jsem tam avizovala, že budu chtít, aby toto stanovisko, že něco takového v plánu nemají, to znamená zrušení zastupitelského úřadu v Afghánistánu, aby nám tady řekl pan ministr zahraničních věcí na mikrofon. Věřím, že se tak po té přestávce stane.